V této souvislosti mě trošku mrzí, že přestože jsme se tady snad už skoro před půl rokem shodli na tom, že to posuneme směrem ke druhému čtení, tak ani za několik měsíců jsme se v podstatě nedokázali shodnout na jednom z několika známých modelů, který funguje ve třinácti zemích Evropské unie, a nedokázali jsme to vlastně posunout, což je skutečně podivuhodné.

Cílem tohoto zákona není primárně postihovat lichvu, tedy trestnou činnost. Od toho musí být dobrý trestní zákon. Jak jsem uvedl, náš návrh připravujeme. Naším cílem je v tomto zákoně, který tady teď projednáváme, stanovit nějaké hranice pro spotřebitelské úvěry, aby lidé bez ohledu na své schopnosti věděli, že ročně nezaplatí víc, než je společensky přijatelné. O parametrech úroků můžeme a jsme přece ochotni diskutovat.

A to je myslím zcela oprávněný požadavek. Tady je mimochodem lichá námitka vlády, když jsem tedy procházel námitky vlády, že si poskytovatelé náklady, já bych řekl svými slovy ne náklady, ale lichvářský úrok, přesunou třeba do sankčních poplatků. To si myslím, že si tady vůbec nerozumíme s argumenty vlády, protože přece v tuto chvíli řešíme standardní spotřebitelský úvěr a jeho podmínky při řádném plnění závazků, aby ten, kdo chce řádně závazky plnit, to znamená začátek smlouvy, aby nebyl potom napálen nějakými lichvářskými úroky. Vláda také poukazuje na různorodost firemních produktů a souvisejících podmínek, ale právě tohle, tato spletitost, kdy se běžný člověk ve finančních produktech nevyzná, je přece důvodem, proč přijímat jednotná pravidla, a o to se tady snažíme. Znovu zdůrazňuji, stejně jako v dalších třinácti zemích Evropské unie, kde už to funguje. Finanční instituce samozřejmě nabízejí co nejsložitější podmínky, aby normální člověk nebyl schopen přijít na to, kolik ho úvěr bude v konečném plnění stát.

Pochopitelně neplatí ani poslední námitka vlády, která se týká nějakého úniku dlužníků na černý trh. Za prvé v návaznosti na spotřebitelský úvěr chystáme, a doufám, že společně se o tom budeme bavit, novou definici lichvy, kdy by lichvou měla být půjčka, jejíž plnění výrazně překročí společensky přijatelnou hranici, přičemž o výši procent tohoto plnění jsme samozřejmě připraveni diskutovat.

Za třetí. Ve Sněmovně jsem zaznamenal, a už jsem o tom mluvil, zvýšenou aktivitu bankovních lobbistů, kteří skutečně pozoruhodně využili diskuse o spotřebitelském úvěru a přesvědčili petiční výbor k přijetí usnesení, které v podstatě vyzývá k většímu svázání poskytování půjček, licencování a omezení pro vybrané dozorované společnosti. Rozumějme pro banky. Je třeba říct, že posilovat postavení bank je z mého pohledu absolutní nesmysl, protože jejich nesrozumitelné a často absurdní poplatky patří v České republice k nejvyšším na světě a naše banky jsou také díky tomu nejziskovější.

Je třeba pravý opak, tedy vytvořit jednoduchá, čitelná a férová pravidla, za kterých si může každý občan České republiky půjčit. Cílem je, aby lidé neplatili lichvářské úroky ze smluv, kterým nejsou schopni porozumět.

Hlavní účel navrhované novely o spotřebitelském úvěru tedy je právě to, aby lidé, všichni občané České republiky, dobře porozuměli smlouvám.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu.

Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zelienková. Pak s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne.

My jsme se s kolegyněmi Berdychovou a Pastuchovou opravdu snažily najít řešení, jak vytvořit nějaký pozměňovací návrh, který by vyhovoval tak, aby byl pro občany, pro legislativu nějakým způsobem schůdný.

Podle mého názoru je to vstřícný krok, kdy chceme ukázat, že nechceme váš návrh nějakým způsobem smést ze stolu, ale chceme na něm dál pracovat. Vím, že Ministerstvo spravedlnosti na lichvě pracuje, je to pro ně priorita a udělají maximum pro to, aby se problém lichvy řešil. Takže pojďme na tom společně pracovat dál a komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti, abychom našli společnou cestu k našemu danému cíli. Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Radim Fiala.